Na pořad jednání 50. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešní jednání zbývají k projednání ještě čtyři. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko, ani o ní dále nejedná. Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První, kterou se dnes budeme zabývat, je odpověď pana ministra zemědělství Mariana Jurečky, který odpověděl na interpelaci poslance Petra Bendla ve věci kauzy Najmr. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky, který je zde přítomen, a já otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený, konečně přítomný, pane ministře, jsem rád, že jsem se vás konečně dočkal, protože jsem tady několikrát na vás čekal, ale nedočkal jsem se vás. Já se pokusím velmi krátce vysvětlit přítomným, o co v celé kauze jde, na co jsem se ptal a jak ta situace vlastně nakonec v tuto chvíli vypadá. Tato rozsáhlá kauza se týká přibližně deseti zemědělců na Litoměřicku a týká se přibližně 750 hektarů zemědělské půdy tamtéž.

Krajská agentura pro zemědělství a venkov uznala předložené podklady a zapsala nové uživatele do registru LPIS.

Agentura ho vyzvala, aby předložil právní důvod užívání. On však předložil vyjádření současného uživatele, z něhož pracovnice krajské agentury pro zemědělství neshledala žádný právní důvod užívání a pozemky nechala novým uživatelům. Proti tomu se Dag Najmr odvolal a celá kauza byla postoupena koncem prosince roku 2014 rozkladové komisi na Ministerstvo zemědělství. Na začátku roku 2015 ještě kauzu projednával SZIF Praha a došel k názoru, že převodem podniku přešly i nájemní smlouvy z Ing.

Proti tomu se noví uživatelé, kteří měli řádně podepsanou nájemní smlouvu s vlastníky půdy, ohradili a požádali o pomoc pana ministra, neb ten je jako jediný oprávněn podepsat rozhodnutí, která mu připraví rozkladová komise, resp. právní oddělení Ministerstva zemědělství.